Další, co je potřeba argumentačně znovu zopakovat na podporu toho systému, který jsme nastavili, který tady obhajujeme před vámi a nechceme, abyste ho měnili, jsou nové požadavky na ochranu veřejných zájmů, na kvalitu staveb, často vycházejí z evropské legislativy. To, co vnímám z vašich vystoupení, mě leká, děsí v tom smyslu, že to bude ještě nepřehlednější.

Vy v některých větách říkáte: Nová instituce nic nevyřeší, to nechceme, ale v jiných větách říkáme: My tu novou instituci využijeme pro státní stavby, protože tam je to rychlejší. Tak to přece jde proti sobě. Buď nic nevyřeší, a pak to nepoužívejte nikde pak se vracím k tomu jemnému doporučení pana ministra Šalomouna anebo to nechme, tak jak to je, a opět najděme shodu. Najděme shodu na tom, jak to ještě vylepšit, co tam ještě do toho zákona doplnit. Ale tady ta cesta, kterou jste zvolili nevím, chytré horákyně: Odložíme to v čase, uvidíme teď jsem ještě si někde poznamenal vyjádření pana ministra: Územní plánování budeme řešit až v druhé polovině volebního období, tak a teď nechci být zlý, ale buďme upřímní: vždyť to nestihnete.

Už má být hotové výběrové řízení na post předsedy Nejvyššího stavebního úřadu. I ve vašich volebních programech, které jsem si pročítal, se jak červená linka naše shoda na tomto promítá zrychlení, jedno razítko, transparentní procesy, zjednodušení.

Co může být řešením?

Měly větší potenciál na širší shodu. Pomohly by kvalitě územního plánování, pomohly by kvalitě povolování staveb. A to vám chci nabídnout, kolegyně, kolegové. Pojďme si je vydefinovat, pojďme se podívat, jak tu proceduru i jednotlivé návrhy mám, všichni je máme nebo můžeme dohledat a zkusme najít odbornou shodu se všemi hráči v oboru a vložme je jako inovaci, jako doplnění, jako poslanecký pozměňovací návrh do toho dnes platného nového stavebního zákona. Vždyť přece může to být poslanců, skupiny poslanců napříč politickým spektrem, dopředu vydiskutovaná, a opravdu se může odehrát v té takzvané devadesátce. Myslím si, že by to byl ohromný symbol pro veřejnost a pro odbornou veřejnost ať už pro ty, kteří chtějí stavět a investovat a pochopil jsem, že v některých vašich vyjádřeních a očích jsou to ti zlí, oškliví, zlí developeři, pro mě zlí nejsou, protože jsou to lidé, firmy, společnosti, které nesou ekonomiku do naší země, které staví byty a mají chuť stavět byty a dělat jich víc a víc ale jsou to i ti, kteří stojí na tom břehu proti nim: ochránci přírody, ochránci veřejných zájmů, ochránci vod, hlukových limitů, hasiči, s těmi všemi se známe a jednali jsme a myslím si, že tu shodu, to vylepšení by uvítali.

První bylo územní plánování obcí a měst v samostatné působnosti, princip, podle kterého by samosprávy, primárně tedy obce, města, ale i kraje, měly mnohem výraznější a mnohem silnější roli v rozvoji svého území, samy by si ty samosprávy řekly, co kde chtějí, kde nechtějí. Teď podobnou těžkou debatu jsme zažili nebo já osobně jsem zažil zrovna včera večer v Pardubicích, kde se věnujeme změně územního plánu, která běží snad už dvanáct let a stále se nám nedaří dotáhnout. A jak jsem navnímal včera z lokální debaty v krajském městě Pardubice, velkým problémem pro nás je právě ten dnes nastavený systém, ten řeknu slovo pingpong mezi pořizovatelem a mezi zadavatelem, to, co vlastně můžeme do těch úkolů dát, co pak můžeme, nebo už nemůžeme říkat jako připomínku, a zkrátka nedaří se nám to. Tady ten pozměňovací návrh by jasně říkal, že města a obce si samy ve své samostatné působnosti samosprávně rozhodnou, jak chtějí vypadat, jestli se chtějí rozvíjet, rozšiřovat, nebo nechtějí.

Vždycky jsme dávali příklady finančních úřadů, katastrálních úřadů. Vždyť ty přece fungují velmi dobře a snad nepamatujeme si z obcí nějaké výrazné kritiky až na výjimky, také to bylo třeba v době covidu že by něco bylo problematické, nefungovalo nebo bylo špatně. Tak proč se tím neinspirovat? Fikce souhlasu dnes platí, je tam zavedena u těch dotčených orgánů, ale už není dořešena u těch samotných úředníků stavebního úřadu. Jednali jsme při té přípravě s kolegy z pražského IPRu, z Institutu plánování a rozvoje, a architekty, opravdu s odborníky, kteří sledují vývoj měst, velkých aglomerací v celém světě, moderní trendy. Chtěli jsme do toho zákona mnohem lépe a přesněji popsat a vydefinovat ty obecné architektonické, urbanistické požadavky na městské a zastavěné oblasti, ale pozor, včetně požadavků na ekologii, na zdravý životní styl, a uznávám, bylo toho zkrátka hrozně moc.

Posílení role stavebníka v soudním přezkumu.

Nějak jim to funguje, relativně dobře, ale asi tušíme všichni, že tohle není cesta, která by měla být správná. A poslední posílení procesní role obcí jako dotčeného orgánu ve stavebním řádu tak, aby mohly efektivně hájit svoje zájmy.